Takže toto usnesení pak načtu v podrobné rozpravě. Já vám děkuji, pane poslanče. Děkuji vám. Nyní tedy pan poslanec Oldřich Černý, přihlášený řádně. Děkuji za slovo opět, pane předsedající.

Národní dotace jsou tedy našim zemědělcům opět kráceny téměř o polovinu, než bylo letos zapotřebí. Opět jsou naši čeští občané, zemědělští podnikatelé, znevýhodňováni kvůli financování zájmů jednotlivých jiných států.

Prosím, pokračujte.

Doufáme, že zvážíte přednesené doprovodné usnesení, které zde bylo mým předřečníkem představeno, které se týká navýšení finančních prostředků pro tyto dotační programy, které hnutí SPD samozřejmě podpoří. Krácení dotací je krokem, je likvidačním krokem proti našim zemědělcům, nicméně případným neodsouhlasením zde v Poslanecké sněmovně by mohla nastat situace, že zemědělci nedostanou nic, a to zkrátka nemůžeme dopustit. Důvodem je to, aby opět naši zemědělci, kteří nás živí, dostali alespoň nějakou podporu. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Kott. Prosím, máte slovo. Máme zde novou společnou zemědělskou politiku, která přináší pro zemědělské podniky a nerozděluje, jestli jsou to malé, střední nebo velké významné zatížení jenom v tom, že bude zapotřebí snížit spotřebu hnojiv, chemických prostředků.

Z toho důvodu se přimlouvám za to, aby doprovodné usnesení tak, jak ho přednesl kolega Tureček, bylo přijato, protože jestli se bavíme o tom, že dneska jsou zemědělské podniky v kondici relativně dobré, tak do nadcházejícího období budou vstupovat s poměrně významným handicapem a myslím si, že nikdo z nás by si nepřál to, aby zde snížení produkce nastalo razantně.

Děkuji za pozornost. A já vám také děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda někdo další se ještě hlásíte do všeobecné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím všeobecnou rozpravu. Prosím, pane ministře. Děkuji za slovo. Jenom krátce, usnesení zemědělského výboru beru za své a budu ho, řeknu, se snažit maximálně naplnit. Děkuji vám. Pan zpravodaj před otevřením podrobné rozpravy? Prosím, vaše závěrečné slovo. Děkuji za slovo.

Není totožný ten návrh, výrazně se liší v jedné věci návrh zemědělského výboru se obrací přímo na ministra a říká, kde ty finanční prostředky vzít, že je třeba je vzít z kapitoly 329 Ministerstva zemědělství z nespotřebovaných výdajů, kdežto návrh, který předkládá pan kolega Tureček, neříká, kde ty prostředky vzít. Já vám děkuji. Nyní tedy přistoupíme k rozpravě podrobné.